Já také děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Urbana. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh Ministerstva financí, resp. vládní návrh, skutečně diskriminuje prodejce, výrobce, distributory na trhu, a to tím způsobem, že dovozci jsou opravdu zvýhodněni, protože podíl lacinějších cigaret na trhu je poměrně velký. Myslím, že jako loajální vládní poslanec bych se pokusil podat pozměňovací návrh, který se vejde mezi ty avizované pozměňovací návrhy, o kterých tu byla řeč, protože vládní návrh rozevírá nůžky kolegové tu mluvili o tom, že by chtěli přivírat nůžky, tak já bych dal pozměňovací návrh, který zachovává určitou rovnováhu a harmonii a spravedlnost z hlediska prostoru na trhu, tedy ani nepřivírat nůžky ani je příliš nerozevírat, ale zachovat spravedlnost v tom smyslu, že národní výrobce nebude diskriminován, tedy nevznikne riziko ztráty nějakých pracovních míst a ohrožení případně výroby v České republice. Doufám, že když tu jsou názory tak rozdílné vládní návrh rozevírá, opoziční přivírá tak si myslím, že můj pozměňovací návrh může být dobrým kompromisem k tomu, aby obohatil konečnou verzi tohoto zákona. Prosím, máte slovo. Tak nevím, jestli se ještě dá najít menší jednotka rozdílu, než je jeden haléř.

Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Koskubu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Samozřejmě jako lékař musím přiznat, že nám Kryštof Kolumbus přivezl, a nedá se snad říci ani pochutinu, ale vysloveně drogu, která bezesporu zdraví našich obyvatel škodí. Na druhé straně si přiznejme, že se obchodu s touto drogou šikovně ujal stát a stát podobně jako drogový dealer poté, co si ať chceme nebo ne vychová jistou silnou skupinu konzumentů své drogy, tak pak bystře zvyšuje její cenu touto spotřební daní.

To je věc, která mě mrzí léta, ale nyní nemám sílu toto změnit. Věc, proč vystupuji, je taková, že, ať chceme, nebo ne, je to velký byznys a daně by pokud možno měly zůstat v České republice.

Vlastně jsem obětí totality, že jsem se naučil kouřit též cigarety. Nicméně zde ve Sněmovně jsem často slyšel, že budeme myslet i na podnikatele, protože většina z nás je rozhodně za parazity nepovažuje, a i když jde o malou skupinku, tak nevím, jak znáte malé obchůdky, kde se prodávají tzv. potřeby pro muže.

A jelikož věřím, že vás mnoho není, co dýmku kouří, tak vás ale mohu ujistit, že jelikož toto činíme opakovaně, tak že se dýmkový tabák v České republice z těchto půvabných obchůdků, kam často zvláště před Vánoci vidím zacházet dámy, které tam jdou nakupovat dary svým milovaným polovičkám, tak tento tabák je čím dál dražší a najednou je dražší než v zahraničí. A neurazte se, já si myslím, že je to chyba, ze dvou důvodů. Za prvé, nedodržujeme směrnici EU, a za druhé, my tím ničíme tyto příjemné podnikatele, protože jestliže to nyní nezměníme, tak tabák bude opět dražší a lidé, kteří propadli této závislosti tak jako já, si jej budou čím dál více dovážet ze zahraničí.

Přiznám se, že s pozměňovacími návrhy mi pomohla ani ne tak přímo Hospodářská komora, i když to na ni navazuje, ale Asociace obchodu a cestovního ruchu za pomoci naší legislativy, a proto to rozdělili do šesti pozměňováků. Přiznám se, jelikož tam máme dnes třeba bod 6, což je služební zákon, tak nejenže se přimlouvám za podnikatele, kteří u nás provozují tyto obchody, ale též se přimlouvám za to, že každá koruna do státní pokladny je dobrá.